Takže v tento moment vzhledem k tomu, že je potřeba nadpoloviční většiny přítomných, tak zazvoním, aby přišli ostatní poslanci. Odhlásím vás, protože přece jenom se nám změnily poměry v jednacím sále, a poprosím vás o opětovné přihlášení.